Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych znát názor pana ministra na jednu věc. Jak víme, tak Kanada je jedním ze signatářů té tzv. obchodní smlouvy NAFTA mezi Kanadou, USA a Mexikem.

A možná, že tento benefit potom, který je udáván, ztratíme. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by opravdu nebylo lepší počkat, jak se vyvine ta dohoda NAFTA v režii nového prezidenta Trumpa, a potom teprve jednat. Protože pokud tento benefit ztratíme, a je vydáván jako jeden z prioritních, tak možná ta smlouva opravdu nebude tak výhodná, jak je udáváno. Děkuji a budu rád za váš názor.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, vaše závěrečné slovo. Prosím. Zkusím zareagovat. To je určitě legitimní požadavek, nicméně já jsem to chápal tak, že tohle je suverénní posouzení této dohody českým parlamentem, a připadalo mi, že naše role je posoudit to právě z hlediska našeho státu a našich zájmů. A ty nemusí být totožné.

Já vás upozorňuji na to, že ty zájmy prostě nemusí být totožné a hlasování v Evropském parlamentu a jeho závěry nejsou něco, co musí být pro nás závazné. Předpokládal jsem, že to chceme posoudit z našeho hlediska a z hlediska našich zájmů. Takže najednou ta péče, že potřebujeme znát stanovisko Evropského parlamentu, mi nepřipadá ne úplně konzistentní. Na druhé straně, abych byl úplně věcný, umím si představit, že některé ty postoje by nás mohly zajímat, protože pokud někde v té oblasti arbitráží dochází k tomu, že je zvýhodněn třeba velký účastník, tak vám mohu říct, že nepochybuju, že tohle si Evropská unie posoudí, a je to otázka Evropského soudního dvora, pokud se to potvrdí, tak je to na nich, aby oni toto učinili.

Ale teď mi šlo o to, abychom to my posoudili z hlediska našich zájmů, a neměl jsem dojem, že musíme čekat na to posouzení Evropským parlamentem. Ty jsou opravdu odlišné.

My jsme s tím nesouhlasili. Domnívám se, že ta smlouva je samozřejmě dobrá.

Formálněprávně jsou to prostě dva texty. Že tady je volná souvislost, to prostě nepopírám. Ale obecně si myslím, že pro Českou republiku tato dohoda Evropské unie s Kanadou je velmi výhodná věc, protože ona umožňuje to zásadní. To vám tady mohu garantovat. Je to prostě daleko otevřenější prostor pro české zboží. Tohle je prostě právní platforma, kterou, pokud podnikatel v Kanadě využije a pokud my ji využijeme, pokud bude přijata, tak to pro nás bude daleko snazší. Tady se zpochybňovala dlouhodobá udržitelnost a výhodnost této věci pro Českou republiku.

Když dokážeme tyto věci prodat v takových zemích, jako je Izrael, Kanada, ale i vyspělé evropské státy, Německo, Švédsko, Holandsko apod., tak důsledek toho je, že to, když to prodáme za dobré ceny, může u nás zvyšovat mzdy.

A pokud tato dohoda umožní snadnější přístup českého zboží a výrobků na kanadský trh, tak mi to připadá v tom základním jako velmi výhodná věc pro Českou republiku. To je důvod, proč tady předkládám tyto dohody, a budeme předkládat dohodu CETA, a tuto dohodu o strategickém partnerství, protože jsem přesvědčen, že to je správná strategie pro Českou republiku, která když se bude dařit a bude fungovat, jako dosud funguje, tak to prostě povede ke zvyšování životní úrovně v Česku, což mi připadá z hlediska dalších možných krizí, které mohou přijít, větší míra spotřeby oproti tomu strašně vysokému exportu, jako věc, která nás bude chránit před dopady budoucích krizí. Takhle to přece nemůže zformulovat nikdo jiný než právě my, protože tohle za nás nikdo neřekne. V tom nám ani Evropský parlament neporadí. Proto jsem myslel, že tady není nutné čekat na stanovisko Evropského parlamentu a že jsme schopni to posoudit sami, protože jsem byl přesvědčen, že to je pro nás výhodné. A jde o to, jestli to parlament podpoří, nebo ne. Jestli máte představu, že bychom měli mít jinou strategii nebo že bychom měli jít jinudy.

Takže to je moje základní obhajoba toho, proč chci, aby se otevřel další prostor vztahů s Kanadou, a proč podporuji tuto smlouvu.